Takže to je podle mého názoru opravdu nesmyslný argument.

Pan poslanec Vondráček a následuje pan poslanec Vomáčka. Prosím, máte slovo. Situace je nepřehledná a neustále se vyvíjí. Já jsem se k faktické poznámce hlásil, abych něco řekl Pavlovi Bělobrádkovi, a mezitím proběhla námitka proti vedení schůze, a já tedy mám k tomu jenom glosu. Já vám fakt nerozumím.

Tak byste nás u toho přerušení přehlasovali!